Jedná se o bod 5, kdy je navrženo, aby za zneužití významné tržní síly bylo považováno i a teď budu citovat nerespektování výsledků úřední kontroly potravin provedené orgány státního dozoru odběratelem.

Já jsem se snažil tu větu pochopit. Ale nerespektování výsledků úřední kontroly potravin provedené orgány státního dozoru odběratelem, to skutečně člověk musí mít hodně let úřednické práce za sebou, aby pochopil, o co se jedná. Já této konstrukci samozřejmě nerozumím věcně.

To je zneužití významné tržní síly, když nerespektuji rozhodnutí orgánů státu?

Jinak se zde obávám, že takto navržená konstrukce, že kontrolované osoby budou muset respektovat kontrolní zjištění úřadu a nebudou smět využívat opravné prostředky a samozřejmě ani soudní žaloby a to mi samozřejmě trošku zapadá do té, řeknu, tvorby zákonů, když se snaží vláda každou další novelou omezit demokratické principy v naší zemi. A z toho bude ta velká hromada, kdy se nám ty demokratické principy, které jsme si tady snažili zavádět, kvůli rozhodnutí této vlády naprosto zhroutí. Já netvrdím, že to je ohrožení demokracie, ale je to zase další kamínek, který k ohrožení demokracie prostě přispívá.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych měl dotaz na pana premiéra, poměrně jednoduchý. Rozprava byla rozsáhlá. Vzpomínám si, že někdo z členů vlády říkal, že když se o tom návrhu zákona hlasovalo na vládě, že ohlásil střet zájmů a nehlasoval. Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pane premiére? Pan zpravodaj? Také ne.

Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zamítnutí návrhu zákona. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, poslanci, zemědělský výbor jako garanční doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích takto: Paní poslankyně Havlová přednesla dneska návrh legislativně technických úprav tak jako bod č. 1. Jsou to pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního zemědělského výboru č. 80. O návrhu B, je to pozměňovací návrh obsažený v usnesení hospodářského výboru č. 174.

A potom nakonec o návrhu zákona jako celku. Pan poslanec Pavera.

Já bych jenom poprosil, zda by ten návrh E13 je to také legislativně technická připomínka, jestli by neměla být hlasována na začátku zvlášť.

Paní poslankyně, já se ale omlouvám, v tuto chvíli už jsme uzavřeli rozpravu.